Prosím, pane poslanče, máte slovo. Ano, souhlasím, neboť tím, že jsem měl jako poslanec jenom pět minut na uvedení tohoto problému, tak jsem nakonec řekl, že se projedná tento návrh zákona ještě nejpozději ten samý den, a projednán nebyl. Ale ve svém diskusním příspěvku jsem navrhoval, aby tento materiál předmětný, kterého se to týkalo, byl projednán pokud možno ještě před druhým čtením v Poslanecké sněmovně zákona o významné tržní síle. Proto mi dovolte, abych navrhl tento bod na zařazení jednání této Poslanecké sněmovny, aby návrh kolegů poslanců Kalouska a spol. o významné tržní síle byl projednán ještě před druhým čtením návrhu zákona o významné tržní síle.

Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 99, do kterého je přihlášeno 171 přítomných, pro 39, proti 85. Návrh byl zamítnut. To jsou dle našeho názoru všechny návrhy, o nichž bylo nutno hlasovat.

První poprosím paní poslankyni Chalánkovou. Poté se připraví paní poslankyně Černochová. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já se omlouvám, protože těch návrhů bylo skutečně hodně, o kterých jsme hovořili.

22. října tohoto roku jsem měla již interpelaci k této situaci křesťanských uprchlíků v Erbílu a od té doby dostávám poměrně rozporuplné informace a byla bych velice ráda, kdybychom se mohli touto opravdu neblahou situací křesťanských uprchlíků z Erbílu zabývat také na půdě této Poslanecké sněmovny.